Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal zástupce navrhovatelů Marian Jurečka a zpravodaj garančního výboru pan poslanec Jan Farský. Nyní budeme pokračovat v přerušené rozpravě, do které eviduji několik přihlášek. S přednostním právem se hlásí pan předseda Kalousek. Prosím. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Tak jak to teď před námi leží a mě to tak trochu připomíná přístup vlády k zákonu o rozpočtové odpovědnosti. Omlouvám se, pane předsedo, že vstupuji do vašeho projevu, ale poprosím diskutující hloučky, aby šly do předsálí, aby bylo dobře rozumět, co zde přednášíte.